Nejenom nějaké plamenné projevy.

Naprosto amatérský postup a důkaz neschopnosti MMR nastavit transparentní podmínky pro hodnocení kvality a potřebnosti projektu. Proč MMR měnilo podmínky spoluúčasti žadatelů? Při předpokládaném přetlaku žádostí měli nastavit výši dotace například na 50 %, aby eliminovali účelové podávání dotací.

Píše: Všichni ředitelé připravovali své projekty jistě dlouhou dobu tak, aby byly smysluplné a přinesly škole, tedy žákům, prospěch. Ve školství jsme neustále vyzýváni k rovnému přístupu ke všem a snažíme se o něj.

Je v podstatě naprosto irelevantní, jak je projekt kvalitní a smysluplný.

Tam, kde to bylo, v Ústeckém kraji. Potom Ing.

Děkujeme. Připojujeme se ke stížnosti ke způsobu předkládání žádostí. Bohužel jsme se opakovaně snažili o veškerá doplnění podkladů. V předchozím případě zrušené výzvy jsme byli výrazně výše za stejných podmínek.

Dva vykřičníky. My pracujeme v systému několik let, ale za nás nelze žádost vyplnit řádně a nahrát veškeré dokumenty do půl hodiny.

Potom tady je Petr Kouřil, starosta obec Určice. Neustálé změny v podmínkách pro danou výzvu před jejím vyhlášením a průběh celého procesu podání žádosti o podporu považujeme za zcela netransparentní a zejména neseriózní jednání vůči územním samosprávám a školským příspěvkovým organizacím, které nad přípravnou fází s cílem vytvořit kvalitní projekt strávily stovky hodin času a profinancovaly finanční prostředky v řádech milionů korun z vlastních zdrojů, které by jinak mohly efektivně uplatnit v jiných oblastech, například veřejné infrastruktury.

Potom je tady Renata Válková, ředitelka, Základní škola Baška. Je zjevné, že potřeba finančních prostředků v této výzvě je výrazně vyšší.

Je nanejvýš potřebné, aby byla navýšena alokace pro tuto výzvu. To jsme dělali a já nevím, proč pan Bartoš to nedělá okamžitě.

Domníváme se, že tak, jak je systém pro zadávání, posuzování a vyhodnocování nastaven, odporuje hned několika zásadním podmínkám a pravidlům projektů spolufinancovaných EU a specificky projektu IROP.

Má logickou návaznost. Bez jeho realizace nemůže škola plnohodnotně fungovat. Logicky.

Konkrétně pro výzvu pro základní školy, kde je evidentně obrovský převis žádostí oproti alokaci, je tento systém zcela nevhodný.

Vyzýváme tímto IROP ke zvážení výrazného navýšení finanční alokace výzev. Všem ředitelům základních škol jde v první řadě o kvalitu vzdělávání žáků.

Kdy vítězem je ten, který nerespektuje doporučení poskytovatele dotace a žádost vyplní méně kvalitně, ale o to rychleji.